Já jsem neměl v úmyslu tady rozpoutat s paní kolegyní nějakou slovní přestřelku na toto téma, ale jednu věc, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, říct musím. Samozřejmě že platy učitelů politikem jsou.

A pokud na tomto shoda není, tak my jako zástupci opozičních stran, nebo já jako expert ODS pro školství prostě tady biju na poplach a říkám, že pokud máme české školství změnit, peníze na to potřebujeme.

Taková zpráva o učitelských platech a podpoře našeho pozměňovacího návrhu je. Paní poslankyně Černochová a její faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Mně to vystoupení paní kolegyně Valachové trošku připomnělo počáteční vystoupení pana premiéra, kdy vlastně jsme se tady téměř všichni ocitli v situaci, že tady asi došlo k nějaké okolnosti vis major, že jsme tady nově, že jsme tady přistáli.

Jak je tedy možné, že vy tady vlastně v tuhle chvíli říkáte, že veřejnost se domnívá, kolikrát se těch 15 % učitelům už přidalo, když se jim nepřidaly tyto finanční prostředky ještě ani jednou? Koho to je chyba, paní kolegyně Valachová prostřednictvím pana místopředsedy? Vždyť šest let tady vládnete vy. To si, jak tady správně řekl někdo z mých předřečníků, musíte vykomunikovat vy v rámci vaší koalice. My jsme jasně jako občanští demokraté řekli, že vyšší finanční prostředky ve prospěch pedagogů jsou i naší prioritou a že tohle my podpoříme. Že se na tom neshodnete vy v rámci koalice, to přece není problém nás tady na té pravé straně politického spektra. My jsme tu podporu tady jasně přislíbili. Děkuji. Paní poslankyně Valachová, prosím.

Já skutečně chci, abychom se my všichni v opozici i v koalici shodli na tom, že to změníme, a změnili jsme to. Ten pramení z toho, že ačkoli my jako Sněmovna řekneme nějaký balík peněz a řekneme dejme to školám, vláda to řekne, jedno, jaká je, pravá, nebo levá, řada okolností vede k tomu, že nakonec na platové pásce učitele nebo učitelky ty peníze nejsou. A co jsme udělali jako vláda ČSSD a hnutí ANO, ať jsme byli, řekněme, v prvním, nebo druhém pořadí? No prosadili jsme, a myslím si, že za podpory většiny politických stran, které zde sedí, reformu financování regionálního školství. Také jsme ji udrželi minulý rok, když byla z nějakého důvodu zpochybňována. Rozvolnili jsme ji, udělali jsme kroky, koneckonců tady to ze strany kolegů zaznělo. A jenom jsem připomněla, že už v prosinci jsme si něco slíbili dohromady, koalice i opozice, máme zkrátka hodně položek na dorovnávání.

Tři další faktické poznámky, pan poslanec Bartoň, pan poslanec Votava a pan poslanec Klaus. Já bych rád uvedl, že to, co zde zaznělo, je pravda.

To znamená minimálně. Bude to všechno splňovat programové prohlášení vlády. A jenom k paní ministryni financí. Pokud budete plnit požadavky pouze na minimum, absolutně ty nejzákladnější minimální požadavky, tak ve škole za to dáváme čtyřku.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

To myslím, že paní ministryně financí dobře tuší.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Jenom krátká replika na pana poslance Votavu. Pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy, my nemudrujeme nad tím, jestli podpořit, nebo nepodpořit ten pozměňovací návrh. My jsme ráno společně se zástupci ostatních opozičních stran řekli, že ten váš pozměňovací návrh podpoříme.